Proto bych rád věděl, co to vlastně znamená.

Opravdu? Čeho chcete dosáhnout?

Pak tu máme Čínu.

To jste chtěli změnit, to máte v programovém prohlášení, že naše vláda v zahraniční politice bude mluvit jednotným hlasem.

No a nový politický náměstek pana ministra zahraničních věcí šel ještě dál.

Já si myslím, že ne.

Ale pokud my budeme naštvávat naše nejbližší partnery, bez kterých se neobejdeme, tak nevím, kdo se za nás postaví.

Ministr Bek se chce stavět na stranu EU ve sporech, které vedou státy V4 s Evropskou komisí.

Tak nebuďme arbitrem, nepřísluší nám to.

Tak co to tedy znamená? Ale chtěl bych vědět, co to tedy znamená, co si pod tím představit.

Na druhé straně ale nad tímto někteří vládní představitelé kroutí hlavou. A teď bych chtěl vědět a hlavně občané by měli vědět jak to tedy bude, zda Česká republika bude pod vaším vedením směřovat do eurozóny, nebo ne.